24.

Prosím pana ministra školství, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, a rovněž tak paní poslankyni Dobešovou, která byla pověřena výborem pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Ještě než nechám vystoupit prvního v rozpravě, tak prosím pana poslance Holečka, aby uvedl na mikrofon to, co nám tady chtěl sdělit.

Ano, v hlasování o zákonu jako o celku. Bude to uvedeno ve stenozáznamu. Nezpochybňujete hlasování. Já zde mám faktickou poznámku pana poslance Chalupy, ale ten tu není, tak předpokládám, že to je pouze nějaká chyba, takže ho odmažu a můžeme přejít k řádně přihlášeným. Tou první je paní poslankyně Anna Putnová. Prosím, pane ministře, abyste umožnil přístup k řečnickému pultu. Děkuji. Paní poslankyně má slovo. Děkuji. Dobré dopoledne, vážený pane předsedo, dámy a pánové. Stojíme krok před finálním hlasováním o novele o pedagogických pracovnících a já považuji za svoji povinnost sdělit vám některé důsledky, které případné přijetí této novely bude mít. Nepřekvapuje mě, že schvalujeme tuto novelu na mimořádné schůzi, nepřekvapuje mě, že ji schvalujeme vlastně pět minut po dvanácté, protože způsob, jakým se v posledních letech řídí české školství, jenom dokazuje, že máme naprostý nedostatek koncepce a nejsme schopni činit principiální kroky. Vzpomeňme si na dlouhou diskusi, která provázela společnou část státních maturit. Vzpomeňme na kompromis, který byl přijat, aby následně vzbudil řadu rozpadů.

Vzpomeňme na kompromisní řešení, která se týkala financování regionálního školství díky tomu, že jsme nebyli schopni být principiální, žádat transparentnost, nebyli jsme schopni ani provést regulérní optimalizaci regionálního školství.